Pokud opozice vznáší námitky proti nedodržování standardní zákonodárné procedury při přijímání nových zákonů, nelze v těchto námitkách spatřovat žádný prvek mimořádnosti. To znamená to, co děláme teď. My tady dáváme námitky, vysvětlujeme, proč je podle nás legislativní nouze špatně při použití tohoto zákona, já to tady dlouze, při schvalování tohoto zákona to tady dlouze vysvětluji. A Ústavní soud to jasně říká. Ještě jednou: Pokud opozice vznáší námitky proti nedodržování standardní zákonodárné procedury při přijímání nových zákonů, to znamená normální legislativní proces, který má tři čtení, nelze v těchto námitkách spatřovat žádný prvek mimořádnosti. Opozice podle Ústavního soudu v tomto případě jen využila svoje právo k ochraně svých práv v souladu s jednacím řádem. Protože ta opozice, pokud to chcete přijmout v legislativní nouzi, podle nás k tomu není, podle nás k tomu není důvod, a pokud zkrátíte ten proces, tak opozice podle Ústavního soudu přichází o svoje práva intervenovat a diskutovat v jednotlivých čteních legislativního procesu.

Nejlepším řešením této neudržitelné situace je tedy tento vládní návrh projednat řádně ve třech čteních, anebo jej nejraději rovnou zamítnout. Jak opakovaně uvádí Ústavní soud, při posuzování toho, zda byl právní předpis přijat zákonem předepsaným způsobem, nestačí prozkoumat jen to, zda nedošlo k porušení jednacích řádů obou komor Parlamentu nebo jiných procesních předpisů. Funkcí Ústavního soudu je totiž hlavně ochrana ústavnosti, a proto musí posoudit, zda v procesu přijímání právního předpisu byly dodrženy i Ústavou České republiky stanovené požadavky pro přijetí zákona. A to je v tomto případě otázka retroaktivity projednávaného zákona, princip právní jistoty a legitimního očekávání adresátů právních norem, ale také ochrana sociálních práv důchodců, což jsou základní lidská práva, o kterých jsem tady mluvil na začátku svého projevu, a ochrana práv výkonu poslaneckého mandátu každého poslance, ať už je v koalici, nebo v opozici. Výkon legislativní procedury musí zohledňovat celou řadu ústavních principů, zejména principy dělby moci, pluralismu, svobodné soutěže politických sil, princip reprezentativní demokracie založené na svobodném výkonu mandátu a rovnosti členů parlamentu, na svobodě projevu a na svobodné parlamentní rozpravě, princip většinového rozhodování a od něj neoddělitelný princip ochrany menšin, které jsou na parlamentní půdě představovány právě námi, parlamentní opozicí. Mezi tyto stěžejní principy náleží též původně přirozenoprávní zásada slyšet všechny strany, a konečně i požadavek veřejného a transparentního projednání zákona. Institut vyhlášení stavu legislativní nouze omezuje či relativizuje všechny tyto ústavní principy, a proto musí být podmínky jeho použití vykládány velmi přísně. Stav legislativní nouze může být proto použit jen pro situace, které se zjevně a výrazně na první pohled vymykají běžnému průběhu politických procesů a politických sporů mezi vládou a opozicí. Existence takto mimořádné závažné situace musí mít rozumný základ a musí být podložena jednoznačnými skutkovými okolnostmi. Dámy a pánové, naše hnutí nemá v názvu svobodu a demokracii náhodou. Jsou to pro nás zásadní hodnoty, stejně tak jako úcta k ústavě. Opakovaně jsem zde citoval z nálezů Ústavního soudu, které jsou závazným pramenem práva, a jsem bytostně přesvědčen, že to nejrozumnější, co bychom měli nyní udělat, je proto stav legislativní nouze zrušit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Pokračujeme nyní s přednostními právy. Pan ministr tu není, takže jste na řadě vy zatím.

Prosím, máte slovo.

Nezlobte se na mě, paní místopředsedkyně, ale já vím, že jsem teď na řadě, nicméně já prostě si myslím, že by měl vystoupit ministr práce a sociálních věcí, který byl v pořadí. Nechápu, proč tu není. Pokud jsem ji přeslechla, tak se omlouvám, ale to je neuvěřitelné. Přece on tady předstoupí před Poslaneckou sněmovnu. Já vím, že vystoupil s faktickými poznámkami během dopoledne, ale to není to samé. On má předložit a zdůvodnit tento zákon. Takže já prosím, jestli byste prostě zjednala nápravu a on tady přestoupil před Poslaneckou sněmovnu a měl prostě pro nás ucelenou informaci o tomto zákoně. Já prostě nechápu, že mi jen tak řeknete, on tu není a pojďte mluvit. Takže jestli se nějak domluvíme, abych tady nedávala zbytečně procesní návrhy, jestli se nějak domluvíme, že zavoláte pana ministra, aby řádně vystoupil? Je to tak, kolegyně a kolegové kývají.

Paní předsedkyně, my se pokusíme pana ministra sehnat. Jestli vám tedy mohu dát prostor, že byste přednesla svůj příspěvek, a poté je do rozpravy přihlášen...

Pane ministře, jste přihlášen, prosím, s přednostním právem do rozpravy. Máte slovo. Děkuji moc. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem rád, že konečně ta debata se dostává do nějaké roviny nejenom faktických nebo extrémně dlouhých projevů, ale i do té roviny, která se týká jak otázky legislativní nouze, tak i té věcné roviny návrhu tohoto zákona.